Vláda se zde snaží prosadit sníženou valorizaci důchodů, což je pro nás, hnutí ANO, nepřijatelné.

Ale naší prioritou byli všichni občané této země. Proto jsme catchall party, strana, hnutí pro všechny, pro všechny občany.

Je třeba, aby zároveň byla zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu či byla ohrožena práva a svobody občanů. To platí zejména pro situace, kdy rozhodnutí o použití stavu legislativní nouze nebylo dosaženo konsenzuálně či alespoň většinou nezbytnou k přijetí ústavního zákona. Práva a svobody občanů v tomto případě vskutku ohrožena, jsou.